Je to paní předsedkyně Vitásková, anebo to jsou ty notifikace?

Proč se neudělaly v loňském roce? Proč se na to pořád čeká, jestli ta podpora je přiměřená, jak tady myslím před chvílí také správně říkal pan ministr? Takže my jsme teď v tomto přechodném období, než ty notifikace budeme mít, že budeme vyplácet zase obrovské částky a nevíme, jestli jsou přiměřené, jestli jsou správné. Obávám se, že problém tady není ani tak v paní předsedkyni, ale právě v tom vyplácení, i když není provedena nebo udělena notifikace z Evropské komise. Děkuji. Zatím pořád ještě faktické poznámky. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Přikloním se jenom k řečníkům, kteří tu napravují některé nepravdivé informace.

To je velmi nefér věc, která navíc není pravdivá, protože ona skutečně nemůže za nekonání nezávislého regulátora, kterým ERÚ je. Děkuji. Prosím k mikrofonu pana poslance Pilného. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Rád bych se připojil k názoru pana kolegy místopředsedy hospodářského výboru Šidla. Problém, který tady řešíme, je opravdu problém služebního zákona. Hospodářský výbor na to naráží při každém jednání a už přijal usnesení, ve kterém vyzývá vládu, aby s tím konečně už něco udělala. Kdo ten stav zavinil? Jenom možná někteří poslanci opozice, kteří nehlasovali pro otevřená výběrová řízení, by se měli na svá hlasování podívat, protože na tom problému se podíleli také.

A naprosto nechápu, co by s tím hospodářský výbor jako výbor garanční dokonce měl s touto situací udělat. Vstupujeme do právně nejisté situace. Opravdu si s ní nevím rady. A myslím, že tohle není práce pro hospodářský výbor a není práce pro výbory, pro které by se to mělo vrátit do druhého čtení. Pokud ano, tak jedině pro ústavněprávní výbor. Prosím k mikrofonu pana poslance Bendla. Připraví se pan poslanec Černoch. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Speciálně kolem obnovitelných zdrojů energie.

A byl to jediný poslanecký klub občanských demokratů, který tehdy na to upozorňoval a byl proti.